Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Helena Válková a připraví se se svým vystoupením pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Ale od toho má svého zmocněnce. Stejně tedy dovolte mně jenom malilinko jednu poznámku nad rámec státního rozpočtu, který by teď měl jezdit po všech azylových zařízeních a kontrolovat, jestli národnostní menšiny, konkrétně ukrajinská, respektive uprchlíci, mají dostatek prostoru ale vrátím se hned ke státnímu nebo mají dostatek místa anebo co se tam děje, protože taková funkce zřízena zatím nebyla.

Vrátím se ke státnímu rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i já bych se ráda vyjádřila ke státnímu rozpočtu na rok 2022, který dnes budeme schvalovat ve třetím čtení. Jsem moc ráda, že je nyní přítomen i pan ministr financí, a chtěla bych říci, že než se dostanu k pozměňovacím návrhům resortu Ministerstva vnitra, tak bych se ráda vyjádřila k současné situaci, která trápí většinu občanů České republiky, a to je navyšování cen energií a navyšování cen pohonných hmot, to znamená benzinu a nafty. Opravdu nerozumím tomu, proč se vláda v současné chvíli chová, a jak se chová a proč tu situací neřeší. Já jsem očekávala, že po včerejší vládě přijde vláda s nějakým návrhem řešení ohledně navýšení cen energií. Chápu, že dneska určitě má prioritu konflikt na Ukrajině, ale nemůžeme zapomínat na naše občany, a ono se to bude dotýkat i těch lidí, kteří prchají před válkou a dneska podle těch propočtů nebo podle toho stavu již vidíme, že na území České republiky jich je zhruba 200 000.